Čínskou medicínu považuji za obor spíše léčitelský nežli zdravotnický, a není tedy vhodné ji regulovat jako jedno ze zdravotnických povolání, které by mělo poskytovat zdravotní služby ve smyslu zákona o zdravotních službách. V České republice navíc existuje řada dalších léčitelských oborů, které je nutno též regulovat v zájmu bezpečí pacientů. Vhodným řešením by byla komplexní zákonná úprava léčitelství.

Prostor k vyjádření by měly dostat odborné společnosti, lékařské fakulty, což se během přijetí dosavadní úpravy nestalo. V současnosti má Ministerstvo zdravotnictví v úmyslu předložit zmíněnou komplexní zákonnou úpravu léčitelství. Jenom pro informaci, Ministerstvo zdravotnictví přijalo neutrální stanovisko, Ministerstvo práce a sociálních věcí neutrální a vláda neutrální stanovisko. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Válek.

Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, já se moc omlouvám, že budu zdržovat.

Vystupuji proto, že v době, kdy parlament tuto normu přijal, tak já byl předseda Asociace akademických senátů lékařských fakult České a Slovenské republiky a tehdy všechny akademické senáty včetně studentských komor a akademický senát Karlovy univerzity napsaly naprosto jednoznačné vyjádření, které nekritizuje, nekritizuje to, že by tradiční čínská medicína, homeopatie, ájurvédská medicína či jiné paramedicínské a léčitelské postupy byly a priori podvodem, zločinem nebo něčím podobným, pouze kritizuje, že tyto metody nemohou být vyučovány na lékařských fakultách a že nemohou být řešeny stejným způsobem jako standardní západní metody, které se běžně učí na všech lékařských fakultách po celém světě. To byla ta hlavní námitka.

To znamená, já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad dvěma body. Ten první bod je ten, že bychom měli, a to velmi silně a jasně, podpořit stanovisko Senátu.

Já jako soudní znalec jsem sem tam žádán, abych psal posudky, jestli ta nebo ona metoda byla správně využita.

Takže vás velmi prosím o podpoření tohoto zákona a chci říct, že tehdy to stanovisko bylo naprosto jednomyslné.

Děkuji, pane poslanče.

Nutno říci, že opravdu to v současné době nemá již tam místo, byť to bylo přijímáno řekněme s dobrými úmysly. Domnívám se, že senátní návrh to řeší elegantně, nikomu se neubližuje, a počkejme si na data.

Domnívám se, že senátní návrh je správně a máme ho podpořit. Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí paní poslankyně Procházková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den všem. Já mám jen krátké vyjádření k paní senátorce prostřednictvím pana předsedajícího.